To si chceme vzít toto na zodpovědnost?

Já nevím, jak rozhodne ten Ústavní soud. My máme názor, že může rozhodnout ve váš neprospěch. Vy možná máte argumenty, že může rozhodnout ve váš prospěch.

Legislativní nouze.

Vyhlášení stavu legislativní nouze hodnotím jako nepřípadné, protože je určen k věcem, které přijdou náhle.

Ale je tady ještě jedna důležitá věc a to je retroaktivita, kterou rovněž zpochybňují právníci.

Dokonce je známa výše procentní výměry. Přesto se pravidla zpětně mění. A tu retroaktivitu opravdu nepodceňujme.

K základním principům vymezujícím kategorii právního státu, kterým je i Česká republika, patří princip ochrany důvěry občanů v právo a s tím související princip zákazu zpětné účinnosti, tedy retroaktivity právních norem.

Řekl to opatrně, ale docela jasně: